Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 755, roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky. Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. V souladu s tím Česká národní banka určuje měnovou politiku a přijímá konkrétní rozhodnutí bez ohledu na dopad do vlastního hospodaření.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si jenom vypíchnout pár věcí, které by vás mohly zajímat.

V pasivech se to naopak promítlo v závazku vůči bankám, vůči státu a veřejným institucím, nejvíce vůči státní pokladně a samozřejmě i emisi bankovek a mincí.

Jenom připomínám, že jsme hospodařili s negativním kapitálem minus 140, v tuto chvíli máme kapitál pozitivní. Kapitál centrální banky je striktně oddělen od veřejných rozpočtů a v tomto smyslu nemá na veřejné rozpočty žádný dopad.

Už jsem mluvil o měnových operacích, možná bych chtěl vyzvednout, že správa devizových rezerv v oblasti měnové nám loni přispěla čistými výnosy ve výši 17,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 18 %.

Naopak na dluhopisech se začíná projevovat fakt, že žijeme ve světě, ve kterém centrální banky mají nulové nebo záporné výnosy, to znamená, že je velmi těžké je umísťovat.

V provozu si dovolím vypíchnout, že provozní náklady nám narostly o jedno procento. Objemově nejvýznamnější část provozních nákladů představují mzdové náklady, skoro 70 %. Ty nám narostly také o jedno procento. Ta nízká dynamika odráží jednak to, že jsme zužovali dlouhou dobu pracovní sílu, ale také to, že v loňském roce jsme nedělali žádnou velkou restrukturalizační akci, jinými slovy, nemuseli jsme vyplácet odstupné. Loni jsem tady říkal, že máme historicky nejnižší počet zaměstnanců.

Zbývající část provozních nákladů začínají více tvořit opravy na budovy, které nám prostě stárnou. V závěru si dovolím říct, že záporný hospodářský výsledek bude ponechán v bilanci. Samozřejmě s ohledem na takovýto záporný výsledek nebyla provedena dotace rezervního fondu ani odvod volného zisku do státního rozpočtu.

Já děkuji panu guvernérovi.

Je to téměř jistota, že dnes je na plénu Poslanecké sněmovny pan guvernér naposled ve funkci guvernéra České národní banky. Já bych chtěl z tohoto místa jménem občanských demokratů, a věřím, že i vaším jménem, ocenit jeho služby, které za více než jedenáct let udělal pro Českou republiku, českou ekonomiku, ale také pro českou korunu. Pane guvernére, děkujeme.